Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za zařazení tohoto bodu. Jak jsem slíbil, nebudu řečnit dlouho. Krátce odůvodním.

Proto v době sto let oslav založení státu mi přišlo velice vhodné tento návrh podat, ačkoliv jsem jinak velice skeptický k většímu a většímu počtu významných dnů.

Děkuji vám. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si myslím, že vše podstatné už zaznělo z úst navrhovatele. Stanovisko vlády k tomuto návrhu je neutrální. Jako zpravodaj nemám námitek proti postoupení do druhého čtení. Děkuji. A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Jiří Valenta. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Skutečně nelze, a to ani po 80 letech, v době, kdy realizujeme rozličné památníky skoro jako na běžícím páse, a je to tak převážně v pořádku, současně bagatelizovat, či dokonce oficiálně ignorovat vyhnání více než dvou set tisíc Čechů, našich spoluobčanů, z příhraničních oblastí.

Zatímco si někteří Němci mohou každoročně připomínat v rámci památného dne takzvaného vyhnání cílícího na události spjaté s transferem obyvatel německé národnosti Já bych poprosil Poslaneckou sněmovnu, abychom se ztišili a abychom mohli nechat pana poslance přednést svůj projev. Já vám mnohokrát děkuji. Já děkuji.